U stolku zpravodajů zaujal místo za navrhovatele pan poslanec Václav Klaus a prosím také zpravodaje garančního výboru, kterým byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana poslance Lukáše Bartoně, aby ke stolku zpravodajů přišel také a zaujal tam místo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 61/5, který nám byl doručen dne 13. května tohoto roku. Usnesení garančního výboru máte k dispozici jako sněmovní tisk 61/6. Nejprve poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid, abychom se mohli věnovat projednávání školského zákona. A nyní se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pan poslanec Klaus má slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi krátce zahájit třetí čtení školského zákona. Úvodem bych chtěl poděkovat všem za velice věcné projednávání této předlohy, která tady byla v Poslanecké sněmovně i ve školském výboru.

Za druhé si udělal nějaký vlastní politický názor na celou věc, což si myslím, že je velice přínosné. A to říkám i přesto, že zdaleka ne všechny součásti mé novely prošly školským výborem, ale považuji to za velice demokratické a správné.

Myslím, je v tomto duchu, čili umožní zase Sněmovně vyjádřit svou politickou vůli ke všem částem toho zákona a pozměňovacím návrhům.